Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane senátore, v krátkosti si dovolím okomentovat vrácený návrh zákona ze Senátu. Předložený návrh zákona byl Senátem Parlamentu České republiky vrácen Poslanecké sněmovně. Obsahuje především adaptační opatření v celé řadě významných předpisů práva Evropské unie, zejména v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které již vstoupily v účinnost a musejí být tudíž vnitrostátními orgány aplikovány v plném rozsahu.

Předkladatel však považoval za vhodné, aby prostřednictvím pozměňovacích návrhů Senátu byly tyto vady odstraněny. Návrh zákona byl následně projednán na 20. schůzi Senátu dne 23. dubna, přičemž Senát svým usnesením č. 472 navrhl zákon vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Příslušné pozměňovací návrhy byly zpracovány ve spolupráci předkladatele a legislativního odboru Kanceláře Senátu a Ministerstvo dopravy s nimi souhlasí. S ohledem na výše uvedené Ministerstvo dopravy žádá Poslaneckou sněmovnu, aby vrácený návrh zákona schválila ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji vám, pane ministře. Chtějí se k usnesení Senátu postupně vyjádřit nejprve pan zpravodaj hospodářského výboru a poslanec Václav Snopek? Chce se vyjádřit. Takže máte slovo, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče.

Chtěl bych vás požádat, abychom tyto pozměňovací návrhy, které nosí převážně legislativně technický charakter, podpořili ve znění návrhů Senátu. Děkuji vám, pane poslanče. Chci se zeptat, zda i zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Bronislav Schwarz chce vystoupit? Nechce vystoupit, děkuji. V tom případě otevírám rozpravu. Pouze poznamenávám, že při tomto projednávání zákona nejsou již přípustné pozměňovací návrhy. Takže máte slovo, pane senátore. Dobrý den, pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády.

A tak si říkám, přece jen se může stát, že se chvíli zadrhneme a zdržíme, nicméně zákonů, které chodí z Poslanecké sněmovny ne vaší vinou ani ne vždycky vinou předkladatelů z jednotlivých resortů, chodí v poslední době poměrně dost s počtem legislativně technických chyb a závad, které by Senát prostě nerad pouštěl, byť jsme ujišťováni zrovna tak jako třeba dneska na výborech o tom, že při nejbližší lhůtě různých dalších novel budou odstraněny. My to neděláme schválně, věřte mi. Není to zlý záměr, ani zdržování. Víme, že Poslanecká sněmovna projevila vůli pracovat třeba i v létě a chceme, aby zákony, které vyjdou z obou dvou komor, už byly co nejčistší, když už mají takové zpoždění. Takže s touto pokorou a nadějí mezi vás přicházím. Myslím, že je zbytečné, abych vám četl jednotlivé zdůvodňování. Jsou to opravdu odstraněné vady a nedodělky, které vznikly po cestě, jak se říká, a my věříme, že s moudrostí vám vlastní je schválíte ve znění senátního návrhu. Děkuji vám, pane senátore.

My v hospodářském výboru asi nejsme u tak složité transpozice schopni vychytávat terminologii, některé právní kličky, lapsy.

Protože mně skutečně začíná běhat mráz po zádech, v jakém stavu to je.

Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Plzáka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já budu opravdu faktický. Děkuji vám. Další faktická poznámka. Máte slovo. Mě zajímá, kdo ho předkládá, respektive kdo tuto ryze technickou normu panu ministrovi prostě připravuje. Děkuji. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse. Je tomu tak. Pokud se nikdo dále nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat na závěrečná slova pana navrhovatele, potažmo zpravodajů. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě faktická poznámka. Děkuji. Omlouvám se.

V případě potom dalšího projednávání je potřeba 101 hlasů.